Nicméně musím podotknout, že poté bychom se tady skutečně, i když bývá zvykem ve 14 hodin končit, sejít měli, protože nemáme vyřazené body z dnešní schůze, která končí tímto jednacím dnem, takže potřebujeme ještě hlasování absolvovat.

Vážená paní předsedkyně, na základě dohody všech předsedů klubů žádám, abychom o tom vyřazení hlasovali nyní. Dobře, děkuji. Proto musím navrhnout vyřazení zbývajících, tedy neprojednaných bodů ze schváleného pořadu 6. schůze Poslanecké sněmovny. Zahajuji hlasování o vyřazení všech těchto bodů a ptám se, kdo je pro?